Druhá věc.

Reagovat bude s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová jako zpravodajka.

Nyní ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Aulické Jírovcové.

Děkuji.

Takže ano, je to tak. Děkuji.

Není to tak. Mít děti je především radost v rodině.

Není to tak. Děkuji.

Těhotenství je nemoc?

Potom přejímáme tu reguli, že těhotenství je nemoc, a dochází ke zneužívání nemocenských dávek. Ona může pracovat.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Nicméně nepochopil jsem vůbec ten příspěvek, že se tady s tímto návrhem snaží předkladatel nadržovat nějaké skupině.

A druhá poznámka. Sestry, které pracují na ARO, které mají noční služby, které zvedají těžké pacienty, nejenom že patří do středněpříjmové skupiny, se službami opravdu mají přes třicet tisíc, ale to riziko pro ně v těhotenství je opravdu vysoké. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Hany Aulické.